Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 dospěl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ke třetímu čtení.

V rámci druhého čtení zaznělo mnoho pozměňovacích návrhů a jejich vlivy na vládní předlohu jsou různé nejen svým rozsahem, ale i významností.

U pozměňujících návrhů, které budou znamenat snížení výdajů kapitoly státní dluh, vyjádřím svůj zásadní nesouhlas.

K dalšímu případnému dofinancování o dalších 1,5 mld. navrhuji vyvolat jednání v rámci Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, samozřejmě spolupracovat s hejtmany a hledat prostředky na dofinancování těchto sociálních služeb v roce 2018.

Svoje stanovisko k jednotlivým pozměňujícím návrhům sdělím bezprostředně při hlasování. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na závěr svého vystoupení bych chtěla zdvořile požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu o podporu vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018 a jeho schválení. Děkuji vám, paní ministryně. Mám zde několik přihlášek s přednostním právem. Jako první vystoupí pan předseda Kalousek, poté pan místopředseda Fiala a poté pan místopředseda Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tolik mé poznámky. Děkuji vám, pane předsedo.

Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, rád bych vás seznámil se závěrečným stanoviskem ODS k návrhu rozpočtu a velmi stručně ho zdůvodnil. My jsme tady prožili, pokud jde o schvalování rozpočtu, trošku zvláštní týdny. Diskutovali jsme o návrhu rozpočtu, o kterém budeme za chvíli hlasovat ve třetím čtení, který připravila vláda, ČSSD, ANO a KDUČSL, tedy koalice, ke které se dnes už nikdo nezná, která vlastně neexistuje, a přitom současná jednobarevná vláda hnutí ANO se tváří, že tento rozpočet víceméně vyhovuje jejím záměrům, jejím plánům a také jejím možnostem. Samozřejmě, možná bude někdo namítat, že to je maximum možného, že to je otázka časových možností, že máme volby ve špatném termínu, že se jednoduše rozpočet nedal předělat, ale to podle našeho názoru není pravda.